Já vám děkuji, pane poslanče. A ještě pan poslanec František Laudát za hospodářský výbor. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já to zkrátím.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný, jenom v obecné rozpravě velmi stručně popíšu pozměňovací návrh, ke kterému se poté přihlásím v rozpravě podrobné.

Můj pozměňovací návrh přesněji upravuje v tom vzájemném vztahu orgánů veřejné moci, který tu službu zajišťuje prostřednictvím nějakého poskytovatele pod dohledem úřadu, jaké jsou vzájemné povinnosti těchto jednotlivých tří subjektů.

Jakýsi základní rámec bezpečnostních pravidel pak má dát prováděcí právní předpis, který stanoví obsah a rozsah těchto bezpečnostních pravidel.

Tolik tedy obecné zdůvodnění. Já se potom přihlásím k příslušnému sněmovnímu dokumentu v podrobné rozpravě. Já vám děkuji a táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj? Ne. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nejprve tedy pan poslanec Novotný.

Děkuji. Pan zpravodaj. Prosím.

V obou případech se jedná o legislativně technické úpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, podrobnou rozpravu končím. I zde se táži na závěrečná slova paní ministryně a pana zpravodaje. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu.